Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pan Stanjura tady já jsem chtěl taky trošičku tady pro dvě třetiny nových popsat tu situaci, která tady byla v tom minulém volebním období.

Jestli bude někdo studovat jedenáct let a dostane se přímo ze školy tady do Poslanecké sněmovny, tak dostane minimální mzdu. Jestli někdo byl úspěšný manažer, ano, vydělávalli podstatně více, než je tato částka, tak dejme strop tři, nebo strop, jak mají soudci.

Děkuji. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, mě tedy vyprovokoval ctěný kolega Hájek, k němuž bych nejprve zareagoval vaším prostřednictvím. A pak se najednou vidělo, že ti komunističtí funkcionáři, kteří zůstali sedět ve svých lavicích po kooptacích, berou náhrady za ředitele národních podniků. Proto se řeklo a je to tak všude na světě. Nevím o zemi, kde by se plat vysokých ústavních činitelů odvíjel od toho, jakým způsobem se tam ten člověk dostal.

Nevymýšlejme novinky. Druhá poznámka, kterou pokládám vlastně za mnohem smutnější. Tento návrh přece není ani návrhem vlády. Tento návrh je rozhodnutím předsedy vlády, jednoho jediného předsedy vlády, kterého jsme tady od voleb měli. Který má pocit, že politika jemu osobně nemá přinášet peníze z jeho platu. Ale nám sděluje, nesmí vám růst platy příliš rychle, protože se tady najednou sešel nárůst daný koeficientem a najednou sešel nárůst daný výrazným růstem platu ve veřejné sféře před dvěma lety, protože je to vždycky zpětně dva roky.

Uvidíme. Nic mu to nepřineslo a byl za to bit. Přesto bych si ještě dovolil několik otázek na ministryni práce a sociálních věcí, která je předkladatelkou v tuto chvíli formálně toho návrhu. Když jsme projednávali návrh na ústavněprávním výboru a ptáme se paní ministryně byla omluvena ptáme se nižších úředníků, jak došli k částce 2,5. Pokládají ji za nějakým způsobem zdůvodněnou?

To je přece dnešní jediné rozhodnutí, do kterého nás natlačil premiér této země spolu s Piráty. Má nejvyšší státní zástupce více než ministr spravedlnosti? Má většina náměstků více než jejich ministr? Mají předsedové Nejvyššího soudu, předseda Ústavního soudu více než premiér? Více než prezident republiky? Umí někdo tato čísla mi sdělit? Děkuji za pozornost. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Nikoho nevidím, že by se hlásil, tak obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? Ne, není. Takže můžeme přikročit k podrobné rozpravě, kterou zahajuji. Do podrobné rozpravy se s přednostním právem hlásí pan místopředseda Okamura. A pan předseda Michálek má také přednostní právo. Dává přednost. Takže prosím, pane místopředsedo.

Děkuji. Pan předseda Michálek přihlášený do podrobné rozpravy. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu sněmovní dokument 1523. Je to ta změna, pouze změna základu pro výpočet tak, aby se do budoucna ten růst odvíjel od růstu ekonomiky, nikoliv od růstu státního sektoru. To je ošetřeno těmi koeficienty.

To jsou případy těch opakovaných absencí a snižování platů od Kanceláře Poslanecké sněmovny. Podle vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny se podle uvedeného ustanovení poslanci snižuje plat a paušální náhrady o polovinu, nebo v plné výši tehdy, jestliže se bez řádné omluvy nezúčastnil dvou, resp. čtyř jednacích dnů Poslanecké sněmovny nebo jejích orgánů. O důvodech ztráty nároku má rozhodovat orgán Poslanecké sněmovny pověřený Sněmovnou. A teď mě pozorně poslouchejte.

Ani v jednom případě však Sněmovna příslušný návrh nepřijala.